Já bych tady chtěl vyzvat vládu k tomu, aby pracovala s daty.

A ta data, aby také poskytli i občanům. Protože to, že neposkytují, působí tak, jako by občanům nedůvěřovali, a také to vyvolává různé spekulace, různé domněnky, různé deformace a podporuje šíření dezinformací. Prostě data je nutné poskytovat, protože vláda má svým lidem a svým občanům věřit.

Pevně doufám, že se toto změní a občané se stanou partnery této vlády. Měl bych otázku. Měl bych otázku, na pana ministra zdravotnictví. Proč nenastává hned, proč tam necháváme ty dny?

Kdy budou vzata zpět? Nebo se na to máme připravit jako na něco, co tady bude na příští měsíce a roky? Při jakém vývoji, při jakých číslech tato opatření budou zrušena a znovu se budeme vracet k normálnímu životu? To je pro mě hrozně důležité, protože zatím slyšíme, co bude zavedeno, ale ještě neslyšíme, za jakých podmínek to zase bude zrušeno. Jestli bych něco výrazného vytýkal, tak je to ten způsob komunikace.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zdůrazňuji, že ta rozhodnutí nekritizuji, že chci věřit, že jsou správná a opravdu pomohou snížit reprodukční číslo.

A tady zejména na živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné, v daném oboru.

Je to stejně jenom doporučení, protože o tom může vláda rozhodnout jenom svým nařízením, takže to je v kompetenci vlády.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, předně bych chtěl poděkovat panu ministrovi, že přišel na jednání Poslanecké sněmovny k této zásadní věci, poblahopřát mu ke jmenování do funkce a popřát mu, aby se mu v ní dařilo a aby udělal dobrou práci pro občany České republiky. Pokud jde o ten zájem, tak ten máme určitě všichni společný, to znamená snížit reprodukční číslo a nevypínat společnost. To je věc, kterou my také prosazujeme. Ostatně už 18. 9. jsme vyzvali vládu, když jsme přerušili jednání této Poslanecké sněmovny, aby věc urgentně řešila.